Prosím, pane ministře. Já bych ještě jednou dobrý den chtěl upozornit pana ministra spravedlnosti, že role ministra spravedlnosti je taková, že by měl vytvářet předpoklady pro to, aby ta trestní řízení byla zákonná. To je vaše práce. Tak čeho se tady vlastně bojíme? Proč tady hodinu debatujeme? Proč se bojíme pana Babiše a Faltýnka a vy se bojíte ho dát do rukou spravedlnosti? Protože vy máte pocit, že nad tím nemáte kontrolu? No to trochu musí děsit občany v této zemi. Jestli vy jako ministr spravedlnosti máte pochyby o tom, že to trestní řízení je opravdu podle zákona, a vy jste ten, kdo za to nese dneska největší odpovědnost, no tak to je teda zlé. To musí ty občany pěkně vyděsit. Anebo je tu druhá možnost, samozřejmě, a to je ta varianta, že se pan Babiš bojí těch důkazů a nechce, abychom k těm se dostali. Jiné dvě varianty nejsou. Buď je tu strach z toho, když se občan dostane do rukou tohoto systému a vy, který jste ho měl na starosti, a státní zástupce, ten vlastně má pod kontrolou zákonnost, ten vlastně je garantem toho trestního řízení. Takže vy nám tady chcete pořád sdělovat, že máte veliké pochyby nad tím, co jste spravoval? Já se skoro divím, že takhle veřejnost děsíte. To si nepřejte představit, co vás tam čeká!

Ale to je přece věc státních zástupců, to přece nepatří nám. Tak co oni dělají, tihle státní zástupci, za které vy nesete největší odpovědnost!

Prosím, pane poslanče.

Já vám děkuji, pane poslanče.

Ta má tento počet stran, když hovořil pan bývalý ministr Kalousek při vydávání paní Parkanové. Já jsem pouze z toho citoval asi sedm vět. Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já, co jsem tady čtyři roky ve Sněmovny, tak se snažím neingerovat do věcí, kterým nerozumím. Takže tady na tu otázku pana ministra spravedlnosti... Nevím, čemu se smějete.

A mohl bych pokračovat celým seznamem. Z toho nejste vyděšen jako člen vlády a možná člen Bezpečnostní rady státu? Já vám děkuji, pane poslanče.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Moje faktická poznámka se týká stanoviska vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, která oznámila, že žalobci nechybovali.